Současně jsem chtěla i poděkovat za ta musím říci v této Sněmovně nečekaná slova podpory od kolegyň.

Já si stojím za vším, co jsem kdy řekla a jak jsem hlasovala, a současně vím, že není všechno možné hned, nyní. Děkuji. Pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji moc. Já si dovolím stručně zareagovat.

To se snažíme, zároveň tam také děláme kroky, které jsem tady zmínil, to znamená právě třeba zvýšení životního a existenčního minima.

Podpora osob se zdravotním postižením, které zaměstnávají zaměstnavatelé, i toto plánujeme udělat teď v průběhu příštích měsíců. Takže děláme i ty další věci, které jsou taky důležité, taky potřebné.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Ptám se paní zpravodajky, zda má zájem o vystoupení. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Děkuji. Dovolím si tedy shrnout průběh tisku celým legislativním procesem. Vláda předložila Sněmovně návrh zákona 3. června letošního roku, kdy zástupcem navrhovatele je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Navrhovatel zároveň Sněmovně navrhl projednávání zákona tak, aby Sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení. Předsedkyně Sněmovny projednání zákona doporučila a určila zpravodaje a navrhla přikázat projednání výborům, a to výboru pro sociální politiku.

Sněmovna však nesouhlasila s projednáním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Sněmovna zkrátila lhůtu na projednání na sedm dní, proto dneska tento zákon můžeme projednat.

Pozměňovací návrh zpřísňuje čerpání, a to tak, aby se navrhované zvýhodnění týkalo pouze rodin, v kterých je alespoň jeden z rodičů zaměstnán anebo je studentem.

V případě studentů zohledňují předkladatelé jejich složitou životní situaci, která je většinou spojena s tím, že se připravují na svoje budoucí povolání a mnohdy jsou bez jakýchkoliv vlastních příjmů.

Současně také navrhuje zakotvit do zákona o státní sociální podpoře trvalý valorizační mechanismus, který by garantoval pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok podle údajů Českého statistického úřadu.

Děkuji.

Ano, samozřejmě.